Ta omezení se netýkají pouze 17 členů vlády.

A jak jste mohli zaznamenat, tak i v diskusích o tomto návrhu zákona jsme se velmi vehementně snažili, aby se to nezúžilo pouze na vládu, ale třeba také na hejtmany. Ale opravdu to není tak jednoduché. Už minimálně z toho lehce pochopitelného důvodu, že hejtman nerozhoduje samostatně, ale opřen o kolektivní orgán rady a posléze zastupitelstva. Jednoduše řečeno nejsme také proti tomu, aby někdo z vlády podnikal, ale zásadně nám vadí to, aby tady byla možnost, aby se tento člen vlády ucházel o veřejné zakázky a žádal o dotace pro své firmy.

Je to vládní návrh. Jak celek jsme připraveni podpořit, ale jde nám především také o podporu těch citlivých pozměňovacích a diskutovaných pozměňovacích návrhů.

Dále podpoříme část pozměňovacího návrhu kolegy Chvojky, kde by nově nesměli členové vlády vlastnit televizi, rozhlas nebo periodický tisk. Pro náš postoj nalézáme oporu i v zahraničí, kde mají se střetem zájmů s bohatými lidmi v politice dlouhodobé zkušenosti. Já se většinou hlásím k Německu a Rakousku, sousedním zemím, ale s dovolením použiji teď i takové srovnání se Spojenými státy.

Když cituji doslova, tak je tam je řečeno mimo jiné: